Pokud jde o samotné zaměstnance, omezení prodejní doby nelze chápat jako opatření v jejich lepším postavení v pracovněprávních vztazích. Pokud chceme zlepšit podmínky práce lidí zaměstnaných například ve velkých řetězcích, bavme se o nich v souvislosti se zákoníkem práce nebo hledejme možnosti ke zlepšení existujících kontrolních mechanismů tak, aby na zaměstnavatele byly kladeny rozumné nároky a ti současně své povinnosti dodržovali. Vážené dámy a pánové, v závěru si dovolím parafrázovat slova těch, kteří se postavili zákonu o omezení prodejní doby s tím, že jde o opatření, které nikomu nepomůže a všem uškodí. Přece jen bych chtěl tento výrok lehce zmírnit.

Děkuji za pozornost. A nyní pan poslanec Jiří Mihola, připraví se paní poslankyně Květa Matušovská.

Děkuji. Co se týká tady tohoto předloženého návrhu, mohu konstatovat, že poslanecký klub KDUČSL s tímto návrhem ODS zásadně nesouhlasí a bude hlasovat proti, respektive předpokládám, že podpoříme zamítnutí, které avizovala kolegyně Gajdušková. Neodpustím si tady jednu poznámku hned na začátek. Žasnu nad prioritami ODS. Chtěl jsem to říct přímo Petru Fialovi, kterého si jinak vážím, dlouhá léta se známe.

Tak něco asi bude špatně. A teď v důvodové zprávě se žádné analýzy nedobéřeme, nedočteme.

Můžeme se podívat k sousedům na Slovensko, kde to hodně zpřísnili, a také třeba do sousedního Polska. Mnohde se to opatření regulace týká také sobot a nedělí. Nepadá žádné slovo. Tady opatrně prosím vás.

A také jsem si nevšiml toho, že by někdo nějak zásadně snad sděloval někomu, co má dělat. Já jsem tedy určitě, pokud jsem se k tomuto vyjadřoval, nikomu neříkal, co má o státním svátku dělat. To tedy velmi zdůrazňuji. Ovšem kritický jsem stejně jako kritici tohoto návrhu zákona, respektive té v minulém volebním období schválené normy. Sice jsme tady měli odpověď paní kolegyně Gajdůškové, ale i mně to vadilo a kritizoval jsem to.

A já tomu chci jít naproti tím, že přicházím s novelou tohoto zákona. Je to velmi jednoduchá úprava tak, aby se tady to omezení prodejní doby týkalo nikoli vybraných státních svátků, ale všech státních svátků.

Podepsali to zatím všichni kolegové z KDUČSL, ale my chceme, aby to mělo podporu napříč kluby, takže to rozešlu předsedům poslaneckých klubů a pevně věřím, že to podpoří jednak kolegové, kteří s námi prosazovali tu normu v minulém volebním období, tu senátní. A věřím, že se připojí i ti další, kteří to rovněž vlastně měli jako zásadní argument, tu nesrozumitelnost, proč jeden svátek ano a jiný ne. Pokud státní a ostatní svátky zavádí zákonodárná moc, tak je vcelku logické, že do nich může vstupovat s nějakou regulací.

Chceme tak přispět k lepšímu skloubení pracovního a rodinného života zaměstnanců.

A nebyly to desítky lidí, ale tisíce respondentů. Tak výsledek byl, že to občanům nevadí. Nikoli o pět hlasů, ale prostě skutečně tato opatření lidem nevadí a vnímají je spíš jako normální, protože to vidí, jak jezdí po Evropě, a léta to tam funguje a nikomu to také nevadí. Navíc bylo občas kritizováno, jak se krátí tržby a podobně.

Tam ta regulace plochy také je. Ať navrhne ten, kdo s tím má zásadní problém, nějakou jinou plochu, než je třeba v té normě, a ať to tedy osvětlí, proč by to mělo být jinak. Čili není to něco nenormálního.

A to nám nevadí. Takže někde regulace vadí a někde nevadí.